Zákon se dostal do prvního čtení v listopadu loňského roku, ale pan ministr Mládek musel odcestovat, takže byl zákon stažen a na poslední chvíli byl vpuštěn do druhého čtení těsně před Vánoci. Pak začala nevídaná mela, respektive u energetických zákonů tato mela údajně nastane vždy, ale řada z nás ještě neměla možnost toto prožít.

V šesti výborech se pozměňovacích návrhů nastřádalo přes 350, a to už měl předtím zákon 1000 připomínek. To je kvalitní zákon, který nám byl slibován? To je zákon, který má rozhodovat o stovkách miliard korun, které všichni za energie platíme?

Dozvěděli byste se na nich, že ani po třech měsících projednávání v Parlamentu nikdo netuší, jaký dopad novela bude mít. Ministerstvo něco vypočítalo, ale nikdo netuší, odkud vlastně podklady získalo. Energetický regulační úřad ani energetické firmy totiž dopad zatím spočítat neumějí. Upozorňují však na řadu rizik, například na plán účelově dělit malé solární elektrárny, čímž státní rozpočet přijde až o 35 miliard korun. Regulátor dále upozorňuje na celou řadu nedostatků. Budu citovat z dopisu paní předsedkyně, který jste zřejmě všichni obdrželi: